Bez ohledu na to, jestli ta pokuta zůstane ve stejné výši, ale zůstaneli obsahová stránka toho dokumentu, který vydal ÚOHS, stejná, tzn. vejde v platnost, zrušíte konečně smlouvu s provozovatelem ATE v Olomouci?

Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A upřímně řečeno, já se v této chvíli jako ministr zdravotnictví chci docela vyhnout různému typu arbitráží apod., takže tam budeme postupovat naprosto přesně tak, jak vyžaduje zákon.

Protože musím se přiznat, tady se pohybujeme na velmi tenkém ledě a základní věcí, kterou já chci učinit, je ochránit zájmy státu a především pacientů, tzn. aby se létalo.

Pokud ten ÚOHS rozhodne a bude to pravomocné, zrušíte tu smlouvu, nebo budete hledat další způsoby, jak tu smlouvu nechat a toho provozovatele ponechat dále v Olomouci?

Já vám tady neřeknu, co udělám, dokud mi to neporadí advokáti přesně v návaznosti na to, jak bude znít rozhodnutí ÚOHSu. Rozkladu.

Prostě a jednoduše vyčkám rozhodnutí rozkladu a pak se zachovám tak, jak poradí právníci. Prosím, paní poslankyně. Pana ministra jsem se chtěla zeptat na některé aspekty aktuální politické situace. Pan ministr, jak je jeho špatným zvykem, je opět nepřítomen. Jistě uznáte, že písemná odpověď, která přijde v druhé polovině června, už pro mě nebude mít žádný smysl. Proto svoji interpelaci stahuji.

Zároveň mě zajímá, jak byl vybrán nový ředitel příspěvkové organizace, zdali bylo vypsáno výběrové řízení, či nikoli. Podle mých informací nikoli. Zdali tedy plánujete výběrové řízení, nebo jestli ten člen KDUČSL, který je dneska ředitelem bez výběrového řízení, zůstane ředitelem i nadále. Paní poslankyně Pavlína Nytrová má interpelovat pana ministra Roberta Pelikána, nicméně paní poslankyně není přítomna, tudíž její interpelace propadá.

Děkuji za slovo.

Za třetí. Kontrola průběhu stavby.

A dále analýza víceprací.